Děkuji za slovo.

Uvítal bych, kdyby klub ANO tuhle změnu podpořil.

Skutečně nám nepřijde přiměřené, aby správce daně, což může být i třeba obecní úřad, měl mít ze zákona možnost sledovat pohyb všech lidí skrz IP adresy a geolokační údaje o mobilních telefonech, jak to vláda bohužel navrhuje. Takže to je první věc, kterou bychom byli velmi rádi, kdyby Sněmovna vzala za svou a změnila. Dále považujeme za rozumný návrh kolegyně Válkové, která navrhla, aby se změny v mlčenlivosti děly až do budoucna, to znamená, advokáti a další zmíněné subjekty v zákoně by neměli povinnost poskytovat informace, které získaly před účinností tohoto zákona, ale jenom do budoucna.

To je změna. A zcela zásadní změna pro nás je, aby žádosti procházely přes ústřední kontaktní orgán.

Děkuji za slovo. Já také děkuji.

Já bych začal obecným konstatováním, že je velikým nešvarem, pokud jsou směrnice do České republiky implementovány nad rámec toho, co přikazují.